Obě se na mě obrátily s tím, že tedy je známo, že jestliže si myslím, že má volič právo zde to říci a to má tak to řeknu, ať už se děje cokoliv.

Nyní mi dovolte, abych řekla pár slov a také návrh tedy už k jedné věci, kterou jsme avizovaly s kolegyní Mádlovou.

Protože, dovolte mi, abych řekla pár slov o této nemoci, která není tak vzácná, jak se zdá a tito lidé nemají žádnou léčbu, kromě toho, že musí jíst to, co jim tedy dovolí jejich organismus. Nemáme na to vůbec nic.

Poněkud více jsou postiženy ženy.

Musím říci, že bohužel tím, že nejsou šanovány ani malé děti, tak je tu ještě jeden problém, který je správně, prosím.

Což si mnoho menších škol nebo mateřských školek nemůže dovolit, protože prostě nemá prostor.

Ne všichni na to mají. Což jistě pomůže, ale v případě, že by se významným způsobem tyto potraviny zdražily, tak už to nebude stačit.

Takže my bychom chtěli dát smělý návrh, abychom opravdu pomohli těmto lidem.

Takže tady velmi, prosím, zvažte ještě suroviny bezlepkové, abychom opravdu těmto lidem pomohli, abychom jim ulevili, protože tu situaci nemají jednoduchou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já samozřejmě také.

Chtěla bych poděkovat panu ministrovi, že tato jednání už započala a současně, že bude stanoven v takové výši, aby byl umožněn rozvoj v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající.